Alarmující je ale zpráva, že administrativa Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace z neznalosti, či možná záměrně paralyzuje současné hodnocení české vědy. Abychom mohli i v dalších letech tvořit státní rozpočet na vědu podle hodnocení výkonů, tedy podle zákona 130, musí Rada vlády a její administrativa vybrat zhotovitele, který provede výpočet. Toto se nestalo. To se nestalo. Výběrové řízení bylo zfušované možná záměrně i proto, aby se do budoucna nedalo rozdělovat podle měřitelných výsledků, ale pouze podle lobbingu. Vážený pane ministře, milá koalice, když tak rádi používáte pojmy o plýtvání v minulém období, tunelování apod., jste si vědomi, že současná nečinnost odpovědných orgánů Rady vlády záměrně připravuje půdu pro stamilionový tunel na veřejné prostředky? Znovu opakuji, že považuji za nepřípustné, aby se státní rozpočet, i když možná pro někoho v tak marginálních oblastech, jako je věda, výzkum, tvořil v rozporu se zákony České republiky. Původně jsem připravil dvě varianty pozměňovacích návrhů, které by tuto situaci nějakým způsobem řešily a alespoň částečně tuto nepravost korigovaly. Jeden by znamenal navýšení položek na vědu, výzkum a inovaci jednotlivých kapitol tak, aby sedm poškozených kapitol získalo na vědu stejně podle jejich objektivního hodnocení jako ministerstvo zemědělství, které si vylobbovalo nejvíce. Ano, vážené kolegyně a kolegové, 3,5 miliardy, z toho by šly do rozpočtu Ministerstva školství 3 miliardy. Druhá varianta mého pozměňovacího návrhu by krátila vylobbované rozpočty na vědu jednotlivých kapitol ve prospěch Ministerstva školství, tak aby každý dostal stejně, aniž bychom museli přesouvat 3,5 miliardy do těchto sedmi kapitol.

Nakonec jsem se ale rozhodl, že ani jednu variantu pozměňovacího návrhu nepodám, také proto, že nám bylo znemožněno jednat na školském výboru o všech kapitolách státního rozpočtu zabývajících se vědou, porovnat výdaje mezi jednotlivými kapitolami a přijmout usnesení. Pevně ale věřím, že toto se již nebude opakovat a že tento můj příspěvek přiměje odpovědné členy vlády a jejich pomocníky k návrhu příštího rozpočtu podle platného zákona a podle objektivně hodnocených zásluh. Děkuji panu poslanci Váchovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Bohuslav Chalupa. Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne, vážená vládo, pane ministře, vážené kolegyně, kolegové.

Paní kolegyně Černochová a pan ministr obrany se již k rozpočtové kapitole Ministerstva obrany velmi podrobně vyjádřili. Děkuji za to, a nebudu tedy opakovat to, co již tady bylo řečeno. Nicméně se chci k problematice financování obrany vyjádřit několika slovy v obecnější rovině. Mottem mého vystoupení je to, že moderní společnost nemůže žít v předpokladu věčného míru, ale musí trvale zvažovat perspektivy své zranitelnosti a obrany. Naši izraelští přátelé říkají, že v době nebezpečí se připravují na dobu klidu a míru a v době, kdy dosáhnou klidu a míru, se velmi důsledně připravují na dobu, kdy budou v nebezpečí. Jednou ze základních součástí naší státnosti je schopnost země se účinně bránit a trvale vytvářet předpoklady k tomu, aby tento jeden z nejvýznamnějších úkolů nás politiků mohl být plněn. Obranyschopnost a bezpečnost státu a jeho obyvatel je podmínkou trvání a suverenity státu a je též nezbytným předpokladem k tomu, aby občané mohli na území státu užívat svých práv a svobod. Jak ukazují události posledních let, ať už blíže či dále od naší hranice, naše společnost čelí a bude čelit hrozbám současného světa. V této souvislosti zvýrazňuji otázku terorismu, boje proti terorismu a otázky kybernetické bezpečnosti. Naše schopnost identifikovat tato konkrétní nebezpečí, jak jsem již řekl, je značně omezená. S tím samozřejmě, a tak to vnímám, souvisí i zvyšování obecné branné připravenosti našeho státu.

Chápu, ano, toto vše je samozřejmě nutné a potřebné, nicméně pokud nebudeme schopni účinně bránit tyto hodnoty, může se dříve či později ukázat, že o ně můžeme přijít a veškeré investice pracně získaných finančních prostředků, o ně definitivně přijít. V této souvislosti malý postřeh k účelně vynakládaným prostředkům a šetřením. Mnoho úsporných opatření, která se na první pohled a v první fázi svého účinku v minulosti jevila jako efektivní a často to bylo spíš na efekt než na efektivitu, se v průběhu času často ukázala býti nesystémovými a nevýhodnými, v dlouhodobých účincích nakonec vyvolala potřebu nápravy a dalších investic, řádově převyšujících původně uspořené výdaje. Jedním z takových drobných příkladů je např. situace kolem muničních skladů. Jsem přesvědčen, nebo tato země má k dispozici profesionální armádu, která nám rozhodně nedělá ostudu a v rámci svých možností prvotřídně plní své úkoly. Otázkou je pouze to, zda její současná podoba je dostačující a jakým způsobem tedy po stránce kvalitativní i kvantitativní se bude armáda a další složky související s obranou a bezpečností, takto naší pojistkou proti zmíněným bezpečnostním hrozbám, rozvíjet. Jejich rozvoj je pak závislý na finančních prostředcích, které jim budou námi zákonodárci přiděleny, a jak s nimi bude resort obrany nakládat. V této souvislosti vás chci ujistit, že výbor pro obranu velice dobře pracuje.

V této chvíli nepředkládám tedy žádné pozměňovací návrhy, pouze apeluji na vaše vnímání všech souvislostí výdajových stránek státního rozpočtu a tím, které výdajové položky vnímáte jako prioritní a které jako méně prioritní. Podle mého názoru je schopnost národa bránit svou zemi prioritou číslo jedna.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Chalupovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Zlatuška. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.